Děkuji, pane předsedající.

Já jsem navrhl, abychom tento zákon odmítli.

Když půjdete na policii podat vysvětlení v jakékoliv věci, tak podepíšete dohromady devět listů papíru poučení, na kterém jsou texty velikosti devět, v tom kurzoru.

Poučení poškozeného pro oběť trestného činu: 3 listy.

Poučení o poskytování informací v trestním řízení: další list. Dohromady devět listů poučení. Devět listů poučení, kdy ten úřední záznam na půl stránky, na půl stránky popisuje osobní údaje té osoby, která vypovídá nebo podává vysvětlení u policie, kde jsou její osobní poměry k věci, bydliště, samozřejmě kontakty k ní.

Devět stránek textu. Přijde vám to ještě normální? Mně už tedy, nezlobte se, ne. A my teď tím, že si Evropská unie vymyslí další nesmysl, tak budeme poučovat osoby mladší 15 let, popřípadě osoby mladistvé, na další možná jednu, možná dvě stránky. Pojďme se domluvit, že toto poučení bude dělat osoba, protože každá tato osoba, ten patnáctiletý, ten mladistvý mezi 15. a 18. rokem věku, ale i ta osoba mladší 15 let musí mít, musí mít obhájce, protože není možno, aby to trestní řízení, nebo řízení, které s ním policie vede, bylo bez účasti obhájce. Tak pojďme tuto povinnost předat na obhájce, který s tím klientem stejně pracuje, a ne na policii, která už má teď 9, 10 stránek textu u každého výslechu. Opravdu to chceme tak hrotit? Nikdo se v tom nevyzná. A vážené kolegyně, vážení kolegové, vládní koalice. Vy jste si do programového prohlášení vlády dali: Snížíme administrativní zátěž policistů a policisty dostaneme do ulic.

Ano, ten návrh již...

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády, dovolím si reagovat na pana Ondráčka prostřednictvím pana předsedajícího. Ale myslím si, že to není tak zásadní věc, abychom to nedokázali nějakým způsobem upravit a vypořádat, řekněme, ke spokojenosti pana kolegy Ondráčka v rámci projednávání v ústavněprávním výboru. Čili dovolil bych si tady vznést alternativní návrh, to znamená, pakliže neprojde ten návrh na zamítnutí, který byl vznesen minule, nebo návrh na vrácení k dopracování, tak prodloužit lhůty o 20 dnů, tak abychom se tomu mohli po právu a náležitě věnovat. Děkuji. A nyní s faktickou poznámkou poslanec Ondráček.

Já už ty výslechy nedělám.

A já jenom odkazuji na vaše programové prohlášení vlády, říkám vaše, já jsem této vládě důvěru nedal, protože jsem kritizoval otázky bezpečnosti, které v tom máte. Tak s tím proboha něco dělejte! Děkuji.

Děkuji. Čili máme jak návrh na prodloužení, tak návrh na zkrácení. Budeme případně hlasovat, nicméně nejdříve končím rozpravu, pokud není dalších přihlášek. Není, takže končím rozpravu. Prosím pane ministře. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, já jenom krátce ve stručnosti zareaguji na některé věci, které tady zazněly v rámci rozpravy.

Ministerstvo tady bylo nařčeno z toho, že ten návrh předložilo pozdě.

To, že tu úpravu dneska v souladu se směrnicí do té zákonné úpravy doplňujeme, to je opravdu pouze v zásadě formální, nikoliv materiální úprava, úprava právního stavu.